Dnes se v ní angažuje v pozici místopředsedy. Od roku 2017 je předsedou správní rady nadačního fondu Má vlast.

Přednášel na tato témata nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Polsku, Itálii Omlouvám se, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout argumentaci pana předsedy klubu. Prosím, pokračujte. Děkuji vám.

Pokud jde o obvinění z antisemitismu, přečtu zde vyjádření Michala Semína: Tvrzení, že jsem antisemita, je lež a pomluva. Dokonce bych už řekl, že je to snaha kriminalizovat tu názorovou opozici. Antisemitismus je mi odporný, nerozlišuji lidi podle rasy, ale podle charakteru.

Poslanci Richterová, Kupka a Stanjura chtěli svými projevy vyvolat dojem, že chovám předsudky k osobám židovského původu. Je to samozřejmě nesmysl.

Opravdu si musí odpůrci mých národně konzervativních postojů vypomáhat takovými fauly? Byl jsem přímým aktérem nejen listopadových událostí, ale i vlastní přípravy studentského protestu. Angažoval jsem se v hnutí Za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto aktivity jsem byl mnohokrát vyslýchán, krátce zatčen a vyloučen ze studií.

Přestože se v žádném z mých článků nic antisemitského nevyskytuje, své bližní zásadně posuzuji podle skutků, nikdy podle etnické příslušnosti a ve svých vyjádřeních to jasně dokládám.

Hlavně nepřipustit, aby se lidé dozvěděli, že to, co o Semínovi vytrubujeme do světa, je do značné míry na vodě. Rozumím tomu, že levicově liberální média a různé nátlakové organizace nechtějí, aby byť sebevýznamnější veřejný post zastával člověk, který jde proti proudu, i když mu to činí různé existenční potíže. Člověk konzervativních názorů na společnost, morálku či rodinu, vzdorující nastupující totalitě politické korektnosti a sociálního inženýrství, další bruselské centralizaci, oklešťování občanských svobod a ničivým dopadům genderové ideologie či umělého multikulturalismu. K tomu, že je Semínovi vyčítána názorová netolerance, se vyjadřuji také. Já jsem se vlastně od 90. let pohyboval v prostředí názorově pluralitním a vždy mě bavilo argumentovat s lidmi jiných názorů. Myslím, že právě v Četce a v jiných veřejnoprávních institucích by měl být přece zastoupen ten mnohohlas, protože to, čemu dnes čelíme a co já považuji za skutečné nebezpečí pro budoucí vývoj naší země, je, že se v tom veřejném prostoru uplatňuje čím dál víc jeden hlas, jeden názor.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já jenom, abych všechny korektně upozornil na to, v jakém jsme stavu jednání, tak konstatuji, že v tuto chvíli nejsme v rozpravě, rozprava byla ukončena. Máme zde dvě přihlášky s přednostním právem, pan místopředseda Pikal, pan předseda Michálek, nicméně je samozřejmě možné usnesením Poslanecké sněmovny rozpravu otevřít, pokud to někdo navrhne.

Taková je nyní situace. Na řadě je pan místopředseda Sněmovny Pikal. Pane předsedající, děkuji za slovo, děkuji za vyjasnění toho stavu.

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zvolit do Rady České tiskové kanceláře pana Michala Semína.

Obracíme se na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s nadějí, že tyto skutečnosti vezmou při volbě členů Rady České tiskové kanceláře v úvahu.